Dlouhodobě se tady přenáší zodpovědnost za kontrolu povinností rodičů, které jim ukládá zákon, na školy a školská zařízení. Děti do školy jít musí, protože jim to ukládá zákon rodičům. Ale na školu v přírodě, pokud nemají očkování, tak jít nemůžou. A právě tento senátní návrh zmírňuje povinnosti a snímá sankce ze školských zařízení za to, že stát není schopný zkontrolovat povinnost rodičů, zda jsou děti očkovány, či nikoliv.

Stejně tak dítě do školy jít musí, takže tam nikdo očkování nekontroluje, ale do školky je povinnost předložit plné očkování.

Do hasiče může chodit, do fotbalu může chodit, do hudebky může chodit.

Děkuji. Také děkuji.

Pevně věřím, že...

Pečlivě naslouchám, pročítám knížky, argumenty. Asi jste taky mnozí dostali. Vnímám tyto argumenty. Ale vnímám také, že je vůle z hlediska Ministerstva zdravotnictví se postavit co nejzodpovědněji i směrem tady k té otevřenosti. Aspoň tak mi to deklaroval pan ministr. Možná že to ještě řekne. Je jasně deklarováno, že ministerstvo chce uzákonit odpovědnost státu za škody z očkování. Sankce, které byly v nesmyslné výši nastaveny, se snížily.

Dobře, že diskutujeme. Skoro se tady v té řadě lékařů odborníků ztrácím, i když můj bratr je také lékař. Takže i tady bych trošičku dal do závorky všechny ty názory, nakolik je to delikátní záležitost.

Budu to pečlivě sledovat. Děkuju za pozornost. Děkuji. Prosím s faktickou poznámkou pana předsedu Černocha. Já jenom v rychlosti. Faktická poznámka na to, co říkal pan kolega Bendl. Určitě rodina je to nejzákladnější, co je.

A já z tohohle pohledu mám také svá práva a nechci nechávat zcela na zodpovědnosti nebo nezodpovědnosti některých lidí, jestli oni nechají naočkovat své děti a jestli to pro moji dceru zase bude problém.

Opravdu si myslím, že nechávat to...

Ale nikde tam nebylo dáno to, že i já mám strach o svoje děti. A proto chci, aby děti byly v tomto směru zabezpečeny díky nějakému systému, který by měl fungovat. Je to otázka celé Evropy. Máme volný pohyb.

Děkuji. To byla poslední faktická poznámka.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi několika větami stručně shrnout situaci, před kterou teď stojíme.

Myslím si, že tak to není. Jenom chci připomenout genezi tohoto návrhu, připomenout to, že Poslanecká sněmovna, než došla ke své verzi, tak se tím návrhem velmi zodpovědně a velmi dlouho zabývala. Opakovaně se jím zabýval zdravotní výbor Poslanecké sněmovny. A musím říct, že i v tom výboru, a to si myslím, že mi potvrdí i ti, kteří mají jiný názor na vyznění zákona, ten výsledný tvar, který tady je a který schválila Poslanecká sněmovna, byl výsledkem kompromisu.

A já jsem velmi rád, že ta skupina vznikla, že tam probíhá diskuse. V podstatě na základě výstupů z této komise by mělo eventuálně docházet k nějakým dalším změnám.

Chci poděkovat za vystoupení, která v této rozpravě zazněla.

Samozřejmě může mít někdo filozofický pocit, že stát nemá právo nařizovat vůbec nic. Ty lidi asi nepřesvědčím.